Zdá se toto navržení velice logické, ale co se může stát v praxi, hlavně v rámci chráněných území, že proluka přitom není stavebním zákonem jednoznačně definována a není určena a není maximální vzdálenost mezi zastavěnými stavebními pozemky, tedy může být jakákoli.

A poslední z pozměňovacích návrhů se týká § 115 odst. 5, který komplexní pozměňovací návrh oproti vládnímu návrhu odstraňuje při opakovaném posuzování územněplánovací dokumentace nezbytnost stanoviska orgánů ochrany přírody, kterým bude vyloučen vliv nadřazené a navazující územněplánovací dokumentace nebo její změny na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

Toto znění nadto odporuje logice postupného upřesňování jak využití ploch, koridorů, tak vlivů, které s sebou přináší, a tedy nemůže získat relevantní informace.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, projednáváme zákon, který je opravdu náročný a po občanském zákoníku možná druhý legislativně nejsložitější zákon v naší zemi.

Řadíme se mezi africké státy v rychlosti vyřizování stavebních povolení, což si myslím, že pro středoevropskou demokracii je absolutně nepřípustné a nepřijatelné místo. Samozřejmě že nejen Česká republika řeší problémy ve složitosti právní úpravy veřejného stavebního práva a délky povolovacích procesů. Většina evropských států zápolí obdobně jako my s vysokou mírou fragmentace a resortní předurčenosti veřejné správy, nerovnoměrnosti veřejné správy na úrovni obce, regionu, států. Tyto státy hledaly složitě stále a hledají cestu, jak učinit tento systém účinnější a účelnější. V tomto vládním návrhu je mnoho těchto věcí řešeno.

V této části zákona SPD požaduje jasný a pragmatický popis procesů u jednotlivých úkonů stavebního řízení. Tak jak jsou stanovené různé druhy stavebních řízení, tak my požadujeme, aby bylo jasně popsáno, jak tato stavební řízení budou procesně probíhat, jakým způsobem se k nim budou jaké složky stavebních úřadů a dalších dotčených orgánů vyjadřovat, v jakých termínech a s jakými výstupy. Je samozřejmé, že dosáhnout zrychlení stavebního řízení bez jasně popsaných procesů stavebního řízení v informačním systému evidence stavebních postupů je nemožné. Pro občana je důležité zrychlení stavebního řízení a s tím spojené vedlejší pozitivní přínosy, mezi něž patří hlavně zrychlení výstavby s efektem snížení, nebo alespoň zastavení růstu cen bydlení. Pro naše občany je důležité mít možnost získat bydlení, které odpovídá jejich příjmu, bez nehorázného zadlužování prakticky na celý produktivní život.

Přetrvávají problémy zejména v souvislosti s vymáháním plnění smluv, se získáním stavebních povolení a se složitostí daňového systému.

Maximální mírou digitalizace stavebního řízení je možné posílit transparentnost průběhu stavebního řízení.

V části desáté zákona, která popisuje přestupky, chceme občany uchránit před přehnanými pokutami v případě občanské výstavby. Rozumíme sice principu jednotnosti pokut podle provedeného přestupku, ale přece jen nemůžeme stanovit pokuty pro velkou developerskou výstavbu na stejné úrovni jako pro výstavbu rodinného domu nebo garáže, takže rozsah pokut musí být upraven nejen podle rozsahu stavby, ale podle toho, kdo je samotným investorem. Pokud je to běžný občan, tak opravdu nemůže být stejná pokuta jako pro velký developerský projekt.